A taky ji nechci zachraňovat. Tady je řada takových legislativních kroků, kde velmi vážíme, zda vůbec přijít s nějakým pozměňovacím návrhem a pomáhat tomu. A toho my chráníme. Tuhle vládu tedy rozhodně ne. Děkuji. Nyní pan poslanec Volný s faktickou poznámkou.

Prosím, pane poslanče. Už jsem tady. Já jsem chtěl jenom poděkovat svému váženému kolegovi za slova, která tady řekl. Myslím to vážně. Protože ještě přednedávnem tady skutečně seděli s tím dotyčným, a teď můžu jmenovat, jenom panem Drábkem, a teď vidíte, že jste dál. Dvě malé připomínky.

Zkuste to.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

O tom jsem stoprocentně přesvědčen.